Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji přerušené jednání po konání tajné volby, bodu 80 schváleného pořadu, což byl návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny, a prosím paní místopředsedkyni volební komise, paní poslankyni Moniku Jarošovou, aby nás seznámila s výsledkem této volby. Vážené dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámila s výsledkem volby místopředsedy Poslanecké sněmovny. Počet vydaných hlasovacích lístků byl 174, počet odevzdaných, platných i neplatných, také 174, kvorum bylo 88 a pan Tomáš Hanzel získal 100 hlasů, takže byl zvolen v tomto prvním kole. Blahopřeji panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny ke zvolení. Děkuji paní místopředsedkyni volební komise. Pan místopředseda se hlásí, takže mu samozřejmě udělím slovo. Prosím. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za vaše hlasy. Jak jsem říkal, udělám všechno pro to, abych důstojně reprezentoval toto ctihodné shromáždění, a těším se na spolupráci s vámi se všemi. Děkuji.